Ano, děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Takže tím jsme vyčerpali tento bod. Pan ministr se hlásí.

Nezpochybňujete hlasování, dobře, takže čistě pro zápis. Tím pádem je skutečně tento bod vyčerpán. Já jej končím. Děkuji panu zpravodaji.